Takže v tuto chvíli už jsem viděl první verzi nového investičního záměru.

Není to vůbec jednoduché.

Čili zbývá jenom ta otázka toho, jestli jsme neprojedli ty peníze. Nebojte se.

Všechno postupuje. Já vám děkuji. Doplňující otázka nebude. V tom případě můžeme jít dál. Požádám pana poslance Michala Kučeru s jeho interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Máte slovo. Děkuji vám. Nyní tedy požádám paní poslankyni Markétu Adamovou s její interpelací na paní ministryni Michaelu Marksovou.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

V celé koncepci mě zaráží sice celá řada navrhovaných opatření a těch návrhů by se dalo rozebrat více, ale zaměřím se na jeden, který považuji za velmi zásadní, a to je konkrétní zavedení povinnosti pro obce mít k dispozici sociální byty v konkrétním počtu pěti procent z celkového bytového fondu dané obce. Už dnes je jasné, že většina obcí není schopna tuto povinnost splnit za současných podmínek. Návrh počítá i se sankcionováním obcí, které tuto povinnost nesplní. Zajímalo by mě, na jakém základě bylo vybráno zrovna pět procent a jestli byla provedena nějaká analýza a jestli je jisté, že tento počet opravdu potřebujeme.

To rozhodně tedy není zanedbatelný počet a mě by velmi zajímalo, jak se daří s obcemi o tomto jednat a zda s nimi naleznete shodu na tomto opatření. Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, já bych obecně řekla, že se domnívám, že Česká republika je civilizovaná a relativně bohatá země a že bychom tady měli mít systém tzv. sociálního bydlení na úrovni států tzv. západní Evropy, jako je Německo, Rakousko, Velká Británie. A já nevidím důvod, aby tomu tak nebylo, a mrzí mě, že se tady o tom vlastně nejméně 15 let mluví a zatím se v tomto vůbec nic nestalo. Co se týče těch navrhovaných pěti procent.

Takže i když to číslo, jak jste vyčíslila ten počet bytů, vypadá velké, těch pět procent, tak i kdybychom to dodrželi v budoucnu, tak pořád budeme hluboko pod průměrem Evropské unie. A jinak samozřejmě, protože jsme si vědomi, že obce v tuto chvíli nedisponují svým vlastním bytovým fondem, tak se počítá s tím, že se obce rozhodnou, zda budou k tomu sociálnímu bydlení využívat i byty soukromých majitelů nebo třeba družstev nebo neziskových organizací či církví.

Takže prostor pro doplňující otázku. Děkuji za odpověď. Ani se moc nedivím, protože mám tu zkušenost i z obecního zastupitelstva a vím, že to opravdu není jednoduché, v některé lokalitě třeba nové byty ani nemůžete vystavět, takže není jednoduché tu povinnost na sebe vzít. Každopádně se domnívám, že by to opravdu mělo být koncipováno tak, že bude zaměřeno sociální bydlení opravdu pro ty úplně nejpotřebnější a opravdu jenom pro malý zlomek obyvatelstva, protože tak jak je zatím ten návrh koncipován, tak se obávám, že bude postihovat poměrně značnou část společnosti, a to si myslím, že není cesta správným směrem. Já vám děkuji. Máte slovo.

Takže svým způsobem my už dnes jako stát masivně dotujeme obrovské množství lidí v bydlení. Já vám děkuji.